Kolegové se dotazují, jak přesně je formulován ten návrh, tak já ho zopakuji.

Takže já vám prosím, pojďme se konečně dohodnout.

A budeme tedy pokračovat v rozpravě. Nyní zde mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Černochovou. Děkuji, pane místopředsedo.

To není žádná pravda. ODS podpořila zařazení tohoto bodu na schůzi, je připravena hlasovat v intencích dohody. Řada našich kolegů se i pod ten návrh podepsala. Stejně tak jsme připraveni hlasovat návrhy, které se týkají OSPOD.

Měla být svolána na delší dobu, tenhle problém bychom neřešili. A pokud někdo říká, že je tady někdo, kdo může za to, že se nezvyšuje pěstounům, tak je potřeba říct, že to jsou ti, kteří si teď v tuto chvíli pěstouny berou jako rukojmí, odmítli mnohokrát ten bod předřadit.

Děkuji za slovo.

Máme 500 bodů, které jsme neprojednali na této schůzi.

Vzít jeden kontroverzní bod rozumím tomu, je volební kampaň, chcete se prostě ukázat před voliči, dvě minuty nenávisti vůči nepřizpůsobivým a tak dále. A pak je tady zcela konkrétní věc, která pomůže, všichni se na ní shodneme, ale ta nyní padá pod stůl.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Novák, faktické poznámky.

A teď tady budete plamenně říkat, jak vám na tom záleží.

Jenom za sebe.

Takže pojďme, prosím vás, všichni do sebe, kdo tam co tehdy doslova nacpal, jiné slovo nejde vlastně použít, že jsme ani nebyli schopni udělat odpovídající proceduru a museli jsme to vrátit do druhého čtení. Takže prosím, pojďme do sebe, kdo tam co narval, třeba, prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně Richterová, děkuji vám.